Ale ta paní tam říkala, že s těmi lidmi mluvila. Oni chtějí jiné uspořádání Ukrajiny. Občané Ukrajiny jsou bombardováni svojí vlastní vládou, jsou nuceni utíkat ze svých domovů.

Ten jeden metr? Já tady vidím dva metry a velké pokrytectví. Je to jenom politikem určitých pánů. Já bych se nedokázal urazit. Docela pro mě bylo složité nevystoupit s tím, co jsem chtěl, když jsem slyšel, že pan Schwarzenberg řekne o našem prezidentovi, že je jako Hácha.

Já si to nemyslím. Mně to připadá v této chvíli trošku jako nadsázka. Zřejmě mi to připadá jako nadsázka, že to říká pan předseda zahraničního výboru.

Tím tady končím.

Vážené kolegyně a kolegové, bylo tady konstatováno, jestli jsm,e nebo nejsme plnohodnotnými členy Evropské unie.

Myslím si, že je velmi předčasné se vyjadřovat k dokumentům, třeba k profilu těch sankcí, které nebyly ještě na stole, a odvolávat se na prohlášení zemí, které takticky mlčely.

Přimlouval bych se tady proto, abychom v této pozici jako plnohodnotní členové Evropské unie podporovali tu jednotu, protože jinak nikdy silnými hráči nebudeme a celá ta věc UkrajinaRusko se výrazně zkomplikuje, protože převaha bude na jedné straně. Děkuji za dodržení času.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte pouze krátkou reakci na pana zpravodaje a potom stanovisko předsedy poslaneckého klubu.

Aniž by byl obviněn nebo obžalován, také zemřel.

Obávám se, dámy a pánové, že tato rozprava se nám začíná velmi rozmělňovat do neuchopitelných detailů. Důvod, proč jsme vyvolali tuto mimořádnou schůzi, byla snaha, aby Poslanecká sněmovna naprosto jasně, nezamlženě, nezastíraně, bez toho, aniž by říkala ano, ale nebo bez toho, aniž by říkala jasné nekompromisní zásadové lidovecké možná , aby jasně řekla, kde jsou její priority zahraniční politiky v této chvíli, která je možná pro nás nejdůležitější od listopadové revoluce, od pádu železné opony za posledních 25 let.

A jsme připraveni být kamarády znovu. Upozorňuji tím teď zcela otevřeně a zcela vážně na zjevnou pátou kolonu, na zjevnou Putinovu pátou kolonu ve veřejném prostoru, ať už mezi některými českými novináři, ať už mezi některými českými politiky.

To říkají i tehdy, když třeba zastávají pozici prvního místopředsedy vlády.

Ta říká: Svoboda mě nezajímá. Mezinárodní právo, demokracie mě nezajímá. Mě zajímá můj bezprostřední ekonomický zájem.

A my jsme si v této situaci přáli a vláda dobře věděla, že i když jsme opozice, může počítat s naší absolutní podporou , aby naše vláda řekla: My jsme jednou tu invazi zažili. My si uvědomujeme, že oni by zase chtěli mít tu hranici na Šumavě, a my uděláme všechno pro to, aby tomu tak nebylo. I kdyby nás to mělo něco stát.